A mnozí z nás, mnozí z vás znají ty problémy, že ti majitelé, když tu ubytovnu zřídí, tak ty lidi vlastně přivezou z jiných měst a obcí, protože ji chtějí naplnit a chtějí mít co největší příjem z doplatků na bydlení. O těch číslech mluvila i paní ministryně v prvním či v druhém čtení, takže já myslím, že nemusím opakovat, jak nám to v zásadě geometrickou řadou roste.

Vylučuje tento návrh tzv. ostatní prostory. Já myslím, že to je správné.

Není to jakoby alternativa, že vláda navrhuje černé a my bílé, nebo naopak. Je to skutečně doplnění. Tentokrát bychom to nemuseli tak prestižně, jestli to navrhuje opozice, nebo koalice, a pomoct zejména v tomto předvolebním období.

Děkuji vám, pane předsedo. Registruji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Hovorka, po něm pan poslanec Schwarz.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Pokud se tam nachází legislativní problém, myslím si, že je možné to opravit v Senátu. Vřele doporučuji všem, aby tento návrh podpořili. Děkuji vám, pane poslanče.

Dobré odpoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já považuji za morální, protože jsem to sám vyprovokoval, i kvůli panu předsedovi Stanjurovi, budu povídat a mluvit teď ohledně, snad to stihnu, pravomocí obcí. Nevím, jestli jsme se přesně trefili, přesně ve znění, jak bychom to chtěli. Uznáváme pravomoci obcí.

Nevím, jestli jsme správně. Mám strach, že schválením můžeme vytvořit legislativní zmetek. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby nám Senát pomohl.

Proto z toho důvodu jsem se rozhodl vystoupit a říct, jak to ve skutečnosti bylo. Aby tady zaznělo, že opravdu podporujeme ty obce, ale nejsem si jist, jestli jsme správně paragrafovali a označili tu pravomoc obcí v tom správném zákoně a v tom správném znění. Prostě to v současné době nevím. Taky je varianta možná ta, že pokud bychom se domluvili, schválili to tam dneska, aby bylo jasně vidět, co chceme, co chce tato Sněmovna, a myslím si napříč politickým spektrem, to je strašně důležité, tak se s tím nějak popasujeme. Takže opravdu dávám na zvážení, ony ty možnosti jsou, napříč politickým spektrem toto schválit. Protože na to čeká strašně moc obcí, strašně moc starostů, lidí, takže bych to nezdržoval. Dávám vám na zvážení. Já sám nevím, ale musel jsem vystoupit a říct, jak to cítím. Děkuji, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem rád, že tady panuje poměrně velký konsensus, že princip je naprosto správný. Já taktéž poměrně dobře znám situaci v Bystřici pod Hostýnem a rozhodně vím, že komunální politici, zejména starostové, chtějí mít vliv na to, aby v této věci mohli rozhodovat. Proto bych se moc přimlouval, aby se předkladatelé tohoto pozměňujícího návrhu dohodli tak, aby ta procedura, výsledek, který sledujeme, skutečně vedl k cíli, ke kterému vést má, a zbytečně abychom nevytvořili zákon, který bude nedokonalý. Takže poprosil bych všechny zainteresované, aby nad tím popřemýšleli a abychom dneska schvalovali to, co schvalovat skutečně máme, a to, co pomůže. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče.

Já si osobně myslím, že jestliže jim dáme rozhodovací pravomoc, tak obce také převezmou spoluzodpovědnost za řešení těch sociálně vyloučených lokalit, ghett a případně ubytoven. To znamená, to by byl ten nový prvek, protože v řadě obcí se zatím zastupitelstva spíš od té odpovědnosti distancovala a tímhle ji převezmou. Chci na to jenom upozornit. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem do rozpravy registruji pana předsedu Okamuru. Vážené dámy, vážení pánové, tento zákon v principu podporujeme.

A z malebného městečka vlastně vzniklo město, které je pro kohokoli velmi málo přitažlivé právě z toho důvodu. A je to škoda. Již v minulosti jsem tady ale sdělil samozřejmě řadu výtek. Ale prostě ten problém je potřeba řešit. Zákon o hmotné nouzi měl v původní verzi předložené Úsvitem, který Sněmovna projednávala letos v zimě, maximálně zamezit zneužívání příspěvků na bydlení podnikatelům, kteří zneužívají lidské bídy a za přemrštěné peníze sestěhovávají a ubytovávají chudé v často nevyhovujících podmínkách. Já poprosím, kolegyně a kolegové, abyste skutečně respektovali řečníky, ať už mluví kdokoli.